Takže ono se to těžko potom jako vysvětluje.

Takže vám úplně stačí jednou za měsíc se podívat na výsledek a něco se zeptat.

Proč je někdo neinformoval? A neobtěžovali se někoho informovat.

Asi jste měl pravdu, asi jsme to nezvládli dobře.

Takže si myslím, že určitě nebudu obsazovat Ministerstvo dopravy jiným ministrem. Je to definitivní rozhodnutí, moje, je to moje kompetence. Ty velké firmy, ty mě zajímají.

Já jsem se vás ptal na problémy v obou resortech a říkal jsem vám, že prostě podle mě není možné, aby to zvládl jeden ministr. Připomeňme si, že třeba Martu Novákovou stálo krk to, že se nedokázala posunout k dalšímu telefonnímu operátorovi, díky kterému by se zlevnila data.

Děkuji. Prosím.

Víte proč? Řebíček byl majitel Viamontu, tunelovali jste to brutálně. Proč to řešíte?

A věřte mi, že ty dva resorty zvládne.

Děkuji za slovo.

Protože například je tam uvedeno také město Příbor a zde starosta vůbec nevěděl, že se něco takového má stavět.

Protože jako investoři jsou tam totiž psána jednotlivá města, ale nemá tam o tom nikdo žádné informace.

Děkuji za dodržení. A prosím pana premiéra o odpověď.

Někteří protestovali, že to tam mají, no tak to dáme pryč.

A těch stopade potom já musím dostat do rozpočtu.

Usnesení vlády 2002, rekonstrukce zámku Litomyšl. A co jako? No nic! Pokud to ten ministr nenarve do rozpočtu, tak tam není.